Děkuji.

Tak jenom paní poslankyně, prosím, najděte a seznamte nás, kde jsem tu novelu označil za něžnou. Poslední faktická zatím paní poslankyně Pokorná Jermanová.

Ale za těch deset let tady nebyl jediný návrh na jejich novelu. Nebyl tady.

Ale mně se naopak to označení líbí, protože se můžeme připravit na tu druhou novelu, která bude asi hodně výživná. Děkuji.

Tak děkuju.

Před asi 16 lety byl senátní návrh zákona, který schválil Senát.

Minimálně dva byly. Děkuji.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Budu velmi stručná. Já na základě toho, co tady zaznívá, a řekla jsem to mnohokrát, že tento zákon nepovažuji za zákon pro občany této země, protože si myslím, že bychom měli řešit daleko důležitější věci, které trápí občany. A dovolím si v tuto chvíli, protože mohu, tak si dovolím dát procedurální návrh přerušit jednání tohoto sněmovního tisku do 1. ledna roku 2024. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Děkuju. Takže pět minut.

Zahajuji tímto hlasování.

Takže hlasujeme o přerušení na 5 minut. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?